156.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 503/5. Paní zpravodajka také ne. Otevírám rozpravu, do kterého mám přihlášeného pana Poslance Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný. Za klub TOP 09 mohu konstatovat, že podpoříme tento návrh zákona, nicméně protože se týká již dlouholetého projektu elektronického monitoringu odsouzených osob, zkráceně elektronických náramků pro vězně, mimo jiné, nebo z převážné části, tak protože po schválení této novely bude legislativní prostředí pro tento projekt zcela příznivé, pokud jde o vazbu a samozřejmě pro další využití tohoto projektu, přesto byť to není legislativní záležitost, bych se pana ministra chtěl zeptat, jak je na tom s novým výběrovým řízením na provozovatele elektronického monitoringu odsouzených osob z hlediska toho, že tato věc byla v minulosti nějakým způsobem řešena a zakázka, která byla vyhlášena, nedopadla dobře. Tedy jak po technické a realizační stránce bude ministerstvo a v jakém časovém harmonogramu připraveno na naplnění legislativy, kterou dnes schválíme. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda má pan navrhovatel zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Přesnější odhad dalšího časového rámce budeme schopni zodpovědně učinit až ve chvíli, kdy budeme vědět, kolik uchazečů se nám přihlásí, protože pochopitelně s každým uchazečem u soutěžního dialogu stoupá náročnost. Ale to už se snad tentokrát nestane.

Děkuji a táži se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Ještě se musím zeptat i ostatních zpravodajů ve výborech, kde se to projednávalo. Pana poslance Klučky za výbor pro obranu. Nemá zájem. A paní poslankyně Bebarová Rujbrová? Také nemá zájem. Tudíž poprosím paní zpravodajku, aby zaujala místo u pultíku, a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, seznamte nás s procedurou a poté přednášejte jednotlivé pozměňovací návrhy.